Já vám říkám, že se o tom bodu hlasovat dnes nebude.

To byl někdo z vás a my chceme vědět, kdo. A chceme to vědět pokud možno už dneska.